Já vám děkuji a poprosím s přednostním právem k pořadu schůze pana předsedu Farského.

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, jsem zde, abych vás také požádal o schválení programu schůze, abychom mohli vést debatu k jednotlivým bodům. Ta situace je jednoduchá, máme tady před sebou pár bodů schůze, které se ale dotknou dosti výrazných částí populace, od osob samostatně výdělečně činných přes zaměstnance až po kraje a poskytování služeb v krajích, hromadnou dopravu, po zdravotně postižené, i po lidi, kteří pracují na dohody o provedení práce.

Žádám vás tedy v zájmu občanů této republiky a toho, abychom dokázali společnými silami co nejlépe zvládnout krizovou situaci, ve které se nacházíme, prosím podpořte tento program. Já vám děkuji.